Za další. No tak to je spíš ostudou systému jako takového. Ale teď v jedné věci se s vámi shodnu. Tady máme absolutní shodu a říká to i opozice. Ale veřejnost musí věřit především našemu zdravotnickému systému, který to musí zvládnout.

A naposledy jste dostali všichni prezentaci, dostali jste data. Takže my vám můžeme dávat každý den data.

Tady je nějaká prognóza.

Takže my to děláme, ale

Děkuji za slovo.

Tento fond soustředí evropské prostředky určené pro lokality zasažené například útlumem těžby uhlí.

Tyto prostředky budou navíc přerozdělovány v rámci operačního programu, který řídí Ministerstvo životního prostředí, a váš ministr, zde přítomný pan Brabec, přitom ještě v roce 2014 působil na vrcholných pozicích ve společnosti Lovochemie. Jakým způsobem byla společnost Lovochemie vybrána pro tuto dotaci a jak je možné, že takto obrovská dotace v oblasti energetiky byla navržena společnosti, která podniká v chemickém průmyslu?

Jestli můžete uvést alespoň jedno nezávislé expertní stanovisko, které by snad tvrdilo, že přidělení této dotace není v rozporu s evropskými i českými předpisy ke střetu zájmu. Dle zákona o střetu zájmů totiž dotace nemůže získat společnost, kterou ovládá člen vlády. Uveďte prosím, kdy zveřejníte přehled všech navržených projektů pro podporu z Fondu pro spravedlivou transformaci.

Děkuji za slovo.

Nic nebylo schváleno. Je to nesmysl.

Nechápu.

Asi by neměly. A pan Brabec asi má interpelace, doufám, že jste ho interpeloval stejně.

Takže k těm evropským penězům.

A Česká republika chce být mezi prvními.

My samozřejmě chceme získat ty peníze, a co nejdřív, abychom je také dostali do příštího rozpočtu.

A já jsem se tomu věnoval velice intenzivně.

My to také děláme, ale hlavní problém těch regionů je to, že někdo zapomněl postavit ty komunikace. Tu dálnici do Karlových Varů.